Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Pane ministře, prosím, ujměte se slova.

Jde tedy čistě o transpoziční novelu, která má především umožnit vydání vyhlášky, která v souladu se směrnicí stanoví pokyny pro správnou praxi v uplatňování standardů a specifikací systému jakosti právě pro zařízení transfuzní služby. Termín pro transpozici citované směrnice vyprší dne 15. února 2018. Tyto pokyny, které upravují technické podrobnosti v oblasti provozu transfuzních zařízení, jsou již dnes využívány na bázi dobrovolnosti a díky uvedené směrnici se pro členské státy Evropské unie zezávazňují.

Tento pozměňovací návrh si výbor osvojil. Ještě upřesním, že jde o ty takzvané elektronické recepty, projekt, který běží.

Ale je třeba zdůraznit, že ten systém jinak funguje bez větších zásadnějších problémů.

Děkuji vám za vaši podporu a pozornost. Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru vám byla doručena jako sněmovní tisky 5/1 a 2. Prosím, aby se nyní slova ujal zpravodaj výboru pro zdravotnictví pan poslanec Rostislav Vyzula a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Pane zpravodaji, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající. Já bych jenom krátce shrnul, co se vlastně událo s tímto tiskem od posledního jednání zde ve Sněmovně při prvním čtení, které bylo 5. prosince. Proběhly dvě schůze zdravotního výboru.

Usnesení, které máte v systému pod č. 5/2, potom říká, že doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby vyslovila souhlas s tímto vládním návrhem ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, a to je ten jeden pozměňovací návrh, který jsem teď podrobně popsal. Za druhé potom mě zmocňuje, abych ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popřípadě navrhl i další nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Za třetí mě zmocňuje jako zpravodaje výboru a zpravodaje tohoto tisku, abych vás s tímto usnesením seznámil.

Děkuji panu zpravodajovi. Prosím, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Než přistoupíme k obecné rozpravě, tak ještě korekce jedné omluvy. Pan poslanec Petr Sadovský ruší svoji omluvu z dnešního jednání a je přítomen. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili poslanci Nachr a Svoboda.

Prosím, pane poslanče. Pěkné ráno.